Vy tím ukazujete ty priority této vlády. Já si troufám říct, že počet radních v Radě České televize opravdu není priorita dnešní doby. Anebo neplatí teze, že jsme v hospodářské, v ekonomické krizi. Ale nemůže platit obojí. Nemůže platit, že jsme v nějaké krizi, a zároveň na mimořádné schůzi projednáme tuto normu. Zvláštnost číslo tři je změna zpravodaje. Já bych docela rád slyšel od znalců, já jsem tady přece jenom druhé volební období, kolikrát se stalo, že organizační výbor změnil zpravodaje, kterého určil předseda volebního výboru Aleš Juchelka, Martina Kolovratníka, a zpravodajem byl určen kolega Lacina? To mně přijde také zvláštní. A nezlobte se, to se zas tak často neděje. Nebo mi řekněte, kolikrát organizační výbor změnil zpravodaje? Kolikrát se to stalo? A jaké jsou ty důvody?

Ale to, že na začátku byla ta změna v rámci organizačního výboru, to si myslím, že stojí tady za zmínku a za poznámku. Kdyby se to dělo na každé schůzi, tak bych to tady nezmiňoval, to je potřeba si říct. Ale to, že se to děje teď zrovna v této citlivé normě, tak si myslím, že je zaznamenáníhodné. Zvláštnost číslo čtyři za mě.

No a to je prostě zvláštnost.

Nemusel bych se vším souhlasit, ale respektoval bych, že to prostě je nějaké rozhodnutí většiny.

Dnes tady měníte pravidla uprostřed běhu, nejste schopni to vysvětlit, jak jsem řekl na začátku, je to už druhý pokus, jak změnit Radu České televize, a nic se neděje.

A teď...

Základní změnou je, že se zvyšuje ten počet radních z 15 na 18. My jsme tady minule dělali nějaké dělítky devíti, šesti a tak dále.

Je tam víc stížností? Tomu rozumím. Takže musíte se nějak jako rozhodnout, kolegyně, kolegové z vládní koalice, jestli jdete jedním, nebo druhým směrem. Důležité je být konzistentní.

Poté, a to je důležitá změna, ta nesmí zapadnout, že se snižuje kvorum pro jmenování nebo odvolání generálního ředitele z dvou třetin na nadpoloviční většinu. Protože dneska dvě třetiny z 15 je 10, zatímco nadpoloviční většina z 18 je také 10. Takže vám vlastně stačí pro volbu ředitele stejný počet jako dnes, ale máte o 3 radní více. Proč? Jinými slovy druhý dotaz, jestli můžu poprosit, v čem tkví ta přidaná hodnota této změny?

A poslední poznámka. Tak už jsem tady citoval novináře, řekl jsem vám čtyři zvláštnosti této normy, položil jsem několik otázek a teď to všechno zařadím do nějakého kontextu.

To je nějaký kontext té situace. A ta souvislost je, že poprvé za několik volebních období vám došla trpělivost s vašimi vlastními poslanci, to je na vládní koalici, kteří měli svůj názor a v tajné volbě nezvolili ty radní, které jste chtěli, tak jste udělali veřejnou volbu, což mně příliš demokratické tedy nepřijde. A to je ten kontext, to se přímo týká této věci. Je to volba radního do Rady České televize. Takže nemůžete izolovaně vzít tuhle normu, kterou projednáváme, to je prostě v nějakém kontextu několika kroků, které byly už předtím. Takže se ptám, jestli je v pořádku, že jsme ustoupili od té tajné volby a budeme tady volit veřejně, abychom se měli všichni pod kontrolu, aby předsedové klubů měli pod kontrolou svoje poslance, jak hlasují?